Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 55. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Tolik tedy omluvy.

Poté bychom případně pokračovali body z bloku prvních čtení. Ještě než dám slovo panu poslanci Klučkovi, který je přihlášen k pořadu schůze, tak vás požádám o vaši pozornost a poprosím vás, abychom napravili chybu, ke které došlo včera v důsledku nepřesného záznamu o dohodě politického grémia. Ten první problém se týká úterý 14. 3., kdy jsme se na grémiu dohodli, že pevně zařadíme body pana ministra financí, nicméně nedopatřením se tam dostal bod číslo 4, který původně měl znít 44, podle současného programu je to 42. Takže vás prosím, abychom tuto věc opravili.

Současně vás prosím, abychom opravili i pevné zařazení bodu číslo 172.

Myslím si, že o tom můžeme hlasovat v rámci změn pořadu schůze. Nyní prosím pana poslance Klučku. Děkuji vám, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, rád bych vás požádal o zařazení nového bodu na program 55. schůze.

Zároveň prosím o pevné zařazení tohoto bodu na dnes na odpolední jednání jako třetí bod hned za bod 10. Děkuji vám. Děkuji. Zeptám se, kdo se dále hlásí k pořadu schůze. Pokud se nikdo nehlásí, tak budeme hlasovat.

Takto je správné znění dohody z grémia. Takže pokud s tím souhlasíte, hlasovali bychom jedním hlasováním.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování číslo 25. Návrh byl přijat. Pan poslanec Klučka navrhuje, abychom tisk číslo 990, což je zákon o pobytu cizinců, zařadili na dnešek pevně po bodu číslo 10. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Ještě přečtu omluvy.

Nyní nám tedy nic nebrání, abychom otevřeli první bod z bloku třetích čtení.